A pokud se to neurčí zákonem, tak ta vláda, kterákoliv vláda, to má prostě na svém rozhodnutí, jak ty peníze využije. Jestli ve školství, v dopravě, na důchody, na platy úředníků, to je v zásadě úplně jedno.

Ale nesouhlasíme s tím, jak je to napsáno teď, a nemyslím si, že se to dá opravit v rámci druhého čtení. Podle mě se musí začít znova. Děkuji, pane předsedo. Jenom vás všechny budu informovat, jaké bude nyní pořadí řečníků.

Děkuji za slovo. Já velmi fakticky.